Já vám rozumím. Ano, zvyšuje se hladina hluku v sále. Děkuji, pane předsedající. V podstatě jde o to, že my musíme nastavit mnohem jasnější pravidla. Velmi mě překvapilo, že po nástupu do funkce jsem zjistila, že ta pravidla nefungují.

Tohle zatím nefunguje.

Zároveň využiji této příležitosti, abych konstatoval, že na členy vlády je možné se obracet přímo.